Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Tou první je, že žádost lze podat kromě jiného na Ministerstvo vnitra. Tak to stojí na vašich internetových stránkách Ministerstva vnitra. A co se musí předložit? Kromě jiného žádost v listinné podobě, která musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, což neplatí v případech, kdy občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti, což byl tedy tento případ. Dále tam stojí, že v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Děkuji, pane ministře, beru to jako vstřícné gesto. Protože podstata problému začíná teprve nyní.

K tomu přidávám druhou stížnost, protože toto se odehrálo před měsícem a půl.

Děkuji vám. Poprosím pana ministra o odpověď. Vážený pane místopředsedo.

Asi pochopíte, že teď z místa nejsem schopen konkrétně posoudit, co se tam přesně stalo.

Je to chyba, já to nechám prověřit a samozřejmě vás budu informovat o tom, jak to prověření dopadlo.

Děkuji. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

Někdo porušil zákon.

Zákon to ovšem neumožňuje. Aby operace nejspíš nebudila příliš pozornosti a rozruchu, stalo se z ní ještě v týž den na straně vojáků takzvané součinnostní cvičení celníků a prostějovských speciálů.

Problém spočívá v tom, že příslušníci skupiny 601 speciálních sil nejsou z pohledu zákona takzvaným policejním orgánem, tudíž se na sledování osob a věcí podle trestního řádu nesmí vůbec podílet.

Děkuji vám. Jelikož paní ministryně není přítomna, bude odpovězeno na interpelaci písemně.

Prosím, máte slovo.

Jde o to, že dnes není pro ně ani možné se podrobit vyšetření, podrobnému odbornému vyšetření, které by řeklo, zda ten dotyčný člověk s konkrétní poruchou je nebo není způsobilý řídit. Přitom jde o onemocnění nebo poruchu, potíž, která má velice rozdílné projevy a formy, a mnohdy způsobilost k řízení vůbec ovlivněna být nemusí.